12.

Tímto sněmovním tiskem jsme se zabývali v pátek 7. listopadu, kdy jsme jej přerušili před závěrečným hlasováním. Bylo to z důvodu, že si vzal pauzu poslanecký klub Úsvit. Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal místopředseda vlády a ministr financí pan Andrej Babiš a zpravodaj rozpočtového výboru pan poslanec Václav Votava. Požádám pana zpravodaje rozpočtového výboru Václava Votavu, aby zaujal místo u stolku zpravodaje. Pro pořádek konstatuji, že pozměňovací návrhy byly přijaty podle sněmovního tisku 293/2. Nyní tedy přikročíme k hlasování o celém návrhu zákona.